K tomu zbývají všehovšudy tři pracovní dny. Apelujete dostatečně na ministra financí, který podle vyjádření předsedy rozpočtového výboru pravděpodobně ztratil povědomí o tom, co se děje kolem něho, aby splnil alespoň svou základní zákonnou povinnost?

A teď prosím zpozorněte. Minulý týden vládou schválený materiál, který je zatím zahalen tajemstvím, podle Ministerstva financí pracuje s naprosto stejnými příjmy, naprosto stejnými výdaji a naprosto stejným deficitem jako materiál z konce května.

Já vůbec nechápu, jak chce tato vláda kohokoliv přesvědčovat o jakýchkoliv úsporách. Rozpočet na letošní rok je v naprostém rozvalu.

To by samozřejmě znamenalo, že nebude dodržena ani představená konsolidace.

A další otázka. Rozpočet na příští rok.

A já si dost době nedokážu představit jakoukoli seriózní diskusi v Poslanecké sněmovně o zákonech v dopadech v řádu stovek milionů či jednotek miliard, pokud Ministerstvu financí nesedí základní čísla v rozsahu vysokých desítek miliard. Dokud nebude upraveno fiasko letošního rozpočtu, kde v důsledku triků a podvodů Zbyňka Stanjury nesedí 150 miliard korun, dokud nebude tento rozpočet zreálněn, není možné vést seriózní debatu o rozpočtu na příští rok. Dokonce, jak vidíme, není možné rozpočet na příští rok ani sestavit a zveřejnit.

Ze všech těchto důvodů žádám o zařazení mimořádného bodu s názvem Návrat transparentnosti rozpočtové politiky České republiky. Děkuji za pozornost. Děkuji. Po pevně zařazených. Dobře, dobře, děkuji.

Já mezitím přečtu omluvy.